Kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta. Idemo, dakle, na: - Konačni prijedloga zakona o udomiteljstvu, drugo čitanje, P.Z. broj 376, kao što sam rekao, predlagatelj je Vlada. Rasprava je zaključena. Izjašnjavamo se o Amandmanima kluba zastupnika HNS-a, Liberalni demokrati, kluba zastupnika SPD-a, zastupnice Sabine Glasovac, kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i zastupnice Ines Strenja. Rasprava je već provedena na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. Pregled Amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem. Sada ćemo glasovati o Amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća. Identične Amandmane podnijeli su klub zastupnika HNS-a, Liberalni demokrati, kluba zastupnika SPD-a, zastupnica Sabine Glasovac, kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Dajem navedeni Amandman kojeg Vlada ne prihvaća, na glasovanje. Molim glasujmo. Utvrđujem da navedeni Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Poštovani predsjedniče HS-a, tražimo stanku kako bi se dodatno konzultirali, ali još jednom dodatno upozorili na sve oblike diskriminacije koju ćete proizvesti ako se prihvati ovakav oblik Zakona o udomiteljstvu. U domovima za djecu u RH, nije smiješno kolega iz HDZ [[Upadica: Molim vas]] U domovima za djecu je preko 1100 mališana koji čekaju udomljenje, djece koje nikada više i kojima ćete onemogućiti da osjete toplinu obiteljskog doma zato jer nećete omogućiti istospolnim parovima da udome tu djecu, a žele ih udomiti. Prema tome, na taj način, direktno, Plenkovićeva Vlada i ova parlamentarna većina želi diskriminirati jednu skupinu ljudi i to na štetu djece mlađe od 7 godine. Za diskriminaciju danas možete biti tako da glasate za ovaj prijedlog zakona ili tako da ostanete u dvorani, držite kvorum i glasate suzdržani kao što su to najavile kolegice i kolege iz HNS-a koji je poznato, dežurni potrčko HDZ-a. Danas, ja vas pozivam kolega Čuraj, kao što ste vi nas pozvali da glasamo za vaše Amandmane, mi smo to napravili, da izađete iz dvorane, da pokažete da malo imate ipak obraza, da imate malo dostojanstva, da ipak niste partner kojeg se može ucjenjivat, da imate kičmu, a ne da ste beskičmenjaci, jer sutra ćete se dovesti u situaciju da ćete morati na isti način glasati za Zakon o pobačaju, još konzervativniji, na kojem radi Plenkovićev ministar Kujundžić zajedno sa Crkvom i nazadnjačkim konzervativnim udrugama. Prema tome, pravo žene na izbor, pravo žene da odlučuje o vlastitom tijelu je njezino pravo, a o tom tijelu ne može odlučivati ni Crkva, ni konzervativne Udruge, ni Plenkovićev ministar, koji kaže da jedan svećenik u bolnici vrijedi više od 12 liječnika. Vrijeme je isteklo, molim vas još jednom nemojte iznositi takve kvalifikacije o svojim kolegama. Svatko ovdje ima pravo, koristili ste izraze beskičmenjaci, potrčka itd,. nemojte to raditi, mislim da nije fer.

Izvolite kolega Batinić. Poslovnika, povrijedio ga je kolega Bernardić i to učestalo. Naime, potrčko, jel vi znate kolega Bernardić što to znači u prijevodu? Ja bih mogao puno takvih kvalifikacija, pogotovo za vas navesti, međutim, ne služim se time, niti će se nitko od HNS-a time služiti. Nadalje, što se tiče predloženog Zakona, mi smo taj Zakon još kada je išao između dva čitanja, komunicirali smo ga na način kao što to stojimo i danas. Vi ste se tek sjetili tek nedugo kada smo mi predali Amandman, prepisali ste Amandman i počeli ste govoriti na ovaj način. Kolegice Jelkovac, izvolite, povreda Poslovnika. Ne mislim da je bilo te vrste povrede Poslovnika. Nego? Tražite stanku i vi, dobro. Poštovani predsjedniče, tražim stanku u ime kluba HDZ-a kako bi još jednom ukazali na to kako ovaj prijedlog zakona štiti prije svega, interes djeteta. Vlada kao predlagatelj i resorno Ministarstvo su ovakvim prijedlogom Zakona prije svega imali u fokusu pravo i interes djeteta. Oni koji danas govore suprotno tome, u stvari su okrenuli tezu. Ovim Zakonom se ne umanjuju, niti obezvređuju prava istospolnih zajednica, njihova prava su zaštićena Zakonom o životnom partnerstvu. Mi moramo biti svjesni da kroz ovaj Zakon ustvari moramo štititi djecu koja su najugroženiji dio našeg društva i u ovom slučaju štitimo onu djecu koja su nažalost ostali bez skrbi svoje biološke obitelji, institucionalizirana su, to im je bila dodatna trauma i nemojmo na ovakav način, ovakvim paušalnim ocjenjivanjem dovesti ih u situaciju sa ovakvim prijedlozima koji stižu od pojedinih zastupnika, nemojmo ih dovesti ponovno do situacije da ih dodatno traumatiziramo. Mi kao klub HDZ-a smatramo da je ovakav prijedloga zakona koji je predložila Vlada, prije svega, u interesu djeteta i štićenja njegovih prava, što nas i Ustav obvezuje da štitimo prava djece, a pogotovo djece koja su bez zaštite roditelja. Država mora osobito štititi takovu djecu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Povrijeđen je članak 238., kolegica govori da istospolni parovi traumatiziraju djecu. Ja to ne mogu prihvatiti, to, ako govorimo o kvalifikacijama koje nisu u redu ovo nije u redu. Kolegice svi smo mi od krvi i mesa bez obzira koga volimo i zato što volimo isti spol nije u redu izdvajati ih kao nekog tko traumatizira djecu. Djecu traumatiziraju nasilnici i u obitelji, djecu traumatizira vršnjačko nasilje [[Upadica predsjednik: Kolega Hajduković, samo malo, samo malo.]] ne traumatiziraju ih obični ljudi. Molim vas, kolega Hajduković, ovo je bila klasična replika, to vam je jasno. Dakle, postoje različita mišljenja, različiti svjetonazori, različite ideje i ovdje jesmo zato što predstavljamo različite političke ideje i stavove. Tako da ovdje se ne radi nikako o povredi Poslovnika. Dakle nisam navela da istospolni parovi traumatiziraju djecu nego sam rekla nakon institucionalizacije takve djece nemojmo ih dodatno trazumatizirati na ovakav način kako predlažu pojedini klubovi i zastupnici da i omogućimo da istospolni parovi udomljavaju takvu djecu zato što u ovom društvu još uvijek nema dokaza da takva djeca ne bi zbog toga bila traumatizirana. Dakle počeli smo sada, ovo nisu povrede Poslovnika, počeli ste replicirati kroz povrede Poslovnika. Dakle radi se o nečem što smatram kršenjem Poslovnika i ja ću sada prekinuti ovu raspravu. Još kolega će Radin se javiti … ... [[Upadica se ne čuje.]] Ne, ne, nećete dobiti povredu Poslovnika jer želite replicirati. Klub zastupnika nacionalnih manjina traži stanku kako bi na osnovi svega što se čulo ovih dana i svega što se čulo i danas zaključio kako će se glasati na ovome, za ovaj zakon. Mi smo bili, ja sam govorio o tom zakonu ispred Kluba nacionalnih manjina i rekao sam da će se glasati po savjesti, jedan dio kluba nacionalnih manjina će glasati na jedan način a drugi dio kluba nacionalnih manjina će glasati na drugi način. Ali međutim ono što je sigurno je da taj dio nacionalnih manjina koji glasa na drugi način potpisati će sigurno ustavnu tužbu jer se tu radi o kršenju ljudskih prava jednog dijela stanovništva. A oko traumatiziranja što je rečeno sada nije nikakva replika ali reći ću svoje mišljenje, u mojoj mladosti traumatizirane su bile samohrane majke i prozvane svakakvim imenima. Danas samohrana majka je obitelj sa svojim djetetom. Prije nije bila obitelj, bila je nešto drugo. Ako društvo je, može traumatizirati dijete doprinesite da se promijeni to društvo ako, i u onim dijelovima. Odobravam stanku i ovdje. Imamo znači 3 kluba. Kolega Hajduković. Dakle, predsjedniče, moram reći da je povrijeđen članak 236.

Nije imala nikakav privilegirani položaj, kolegica ... [[Govornik se ne razumije.]] , evo hoćete opomenu?